Z pověření Senátu nám předložený návrh uvede paní senátorka Jitka Seitlová, kterou tady vítám. A prosím paní senátorku, aby se ujala slova.